Teď k těm obnovitelným zdrojům. My jsem se o to přeli celé minulé volební období. Můj kolega Martin Říman varoval před důsledky, před tím, že nás to jednou bude stát desítky miliard. Tehdy se mu mnozí smáli.

My jsme podporovali ten nepřímý podíl, to znamená, že se zvyšuje podíl státního rozpočtu. Ale ten celkový objem je pořád stejný a bude dlouho stejný.

My navrhujeme, abychom to pokud možno zabrzdili ještě teď, než to vůbec spustíme, protože ten problém je v zásadě neřešitelný a těch 44 miliard ohrožuje konkurenceschopnost našeho průmyslu a naše domácnosti platí příliš mnoho.

Pokud mám informaci z Evropského parlamentu, tak europoslanci z Polska konstatují a mají odhady, že pokud se to příjme, jak to Evropa navrhuje, tak to bude znamenat zdražení energií v Polsku o 120 %. Jenom říkám od kolegů z europarlamentu, že tam se o tom vede živá debata, protože celý kontinent pak nebude konkurenceschopný, když přijmeme ta evropská pravidla. Já bych tady volal po větší aktivitě české vlády a větší ochraně našeho průmyslu a našich domácností. A pokud někomu připadá, že je to předčasná debata, tak není. Protože když se to v tom Bruselu schválí, tak dřív nebo později to k nám dorazí a některá z příštích Sněmoven bude stát jako u těch energetických štítků před otázkou, buď je zavedete, nebo bude Česká republika platit pokutu za každý den, kdy to nebude. To rozhodování pak není vůbec jednoduché, kterou cestu, když obě dvě jsou špatné, zvolit. A poslední výhrada, kterou mám k tomu tisku, a není jenom k panu ministru Mládkovi, ale obecně.

Protože velmi často, a máme i tu zkušenost z minulosti, se vymlouvali na Brusel naši, kteří to tam z různých důvodů podsunuli. Velmi často za to mohla Praha, když to takhle zjednodušíme na ta hlavní města třeba v naší republice. Takže čistou transpozici nebo implementaci bychom obecně, a myslím jako Poslanecká sněmovna bez ohledu na to, jestli jsme vládní, nebo opoziční poslanci, měli požadovat prostě zvlášť, abychom věděli, kde už Česká republika přijala závazek, kde sice si můžeme postěžovat, že to není dobře, ale reálně nemůžeme nic změnit, než že to budeme akceptovat, a kde reálně ty změny můžeme udělat a kde má cenu vést debatu o tom, jaké parametry, jestli to zavést, jestli to nezavést a jak dál pokračovat. Možná ta základní otázka, kterou doplním předtím ty konkrétní, proč to vlastně máme na té mimořádné schůzi jako jediný tisk v prvém čtení, a proč se tedy řádně nedokončil legislativní proces ještě na té vládní úrovni. Tomu skutečně nerozumíme. A všem, kteří budou spěchat, budu pořád připomínat: Vzpomeňte si na zákon o zadávání veřejných zakázek. Taky jsme spěchali, taky jsme to kutili ve výborech a dopadlo to pak špatně.

Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já nebudu rozšiřovat seznam problémů, které tady byly pojmenovány. Také nebudu vyjadřovat svůj názor na řešení těchto problémů. Je jich prostě hodně. Ale to, co postrádáme, ať už se dneska dohodneme na jakémkoliv řešení, jsou data. Je zbytečné spekulovat o tom, jestli nějaké domácnosti nebudou šetřit, protože to vyjde levně, protože prostě nevíme, kolik jich je. Vůbec nevíme, jaký dopad to bude mít na velké průmyslové podniky. Nemáme prostě ta data. Byl tady také požadavek, a zaznělo to tady, po státní energetické koncepci, která má být předložena do vlády. Prostě konstatuji, že nemáme k dispozici data, a velmi bych apeloval na Ministerstvo průmyslu a obchodu také nevíme, kolik bude stát a za jak dlouho se může předělat několik milionů smluv.

My skutečně ta data nemáme.

A tady čtu: Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty ne. Nejsou žádné. Dopady na územní a samosprávné celky, obce, kraje ne. Dopady na životní prostředí ne. Tak toto je důvodová zpráva, kterou nám předložilo Ministerstvo průmyslu rukou ministra průmyslu. Děkuji. Prosím, pane ministře.

Především není pravda, že tento zákon byl projednáván stejným způsobem jako zákon o veřejných zakázkách.

To všechno proběhlo.

Zároveň taky máme ambici, a to neskrývám, aby tento zákon vstoupil v platnost 1. července příštího roku, tak aby došlo k určitému zlepšení konkurenceschopnosti pro český průmysl. Já bych chtěl říct, že také to číslo, že bylo tisíc připomínek ale to nejsou nevypořádané připomínky. To je tisíc připomínek v procesu vytváření toho zákona a to není nic divného u materie, která je takto komplikovaná, jako je tento zákon a související. To je tak v zásadě vždycky.

Já bych z tohoto místa chtěl říct, že naprosto plně respektuji nezávislost Energetického regulačního úřadu, který je za to zodpovědný, nemá mu do toho vstupovat ministerstvo. Na straně druhé takto zákon garance zamýšlel. Tento úřad si sám sobě nemá psát paragrafy, podle kterých bude regulovat. Bylo by to jako policista, který by si psal sám sobě paragrafy, jak má vyšetřovat. Proto je to oddělené.